Tato vláda jako úřednická neměnila systém ani pravidla, protože neměla potřebný mandát od voličů.

Bez jasně stanovených dopravních cílů a pověření vlády začal přece jen připravovat nový tendr na mýtný systém. Nahradil jej ovšem pan ministr Šmerda, který vládl na ministerstvu v dubnu 2011 až v červnu 2011. Uznáte samozřejmě, že ani on nemohl nic moc zlomit.

Pak nastoupil pan ministr Stanjura z ODS. Také pamatujeme, vládu Petra Nečase nemusíme připomínat, jenom časově prosinec 2012 až červenec 2013.

Předložil tento materiál s ročním zpožděním. Tento materiál vedl pouze k formálnímu splnění usnesení vlády. Jednalo se o zpoplatnění silnic prvních tříd ve variantách, kde ovšem Ministerstvo dopravy nedoporučilo ani jednu.

Nebylo nikdy splněno. Zavedení evropské služby elektronického mýta bez odkladu do roku 2016. Nesplněno, pan ministr Ťok prý údajně podlé médií projekt zastavil.

Nesplněno, dodnes nikdo návrh nepředložil.

Nesplněno, dodnes nikdo materiál nepřipravil.

V průběhu výběrového řízení nastala určitá závažná pochybení, například pozdní jmenování členů hodnoticí komise až měsíc po obdržení nabídek, vyloučení dvou uchazečů, po jejich odvolání byli opět zařazeni do výběru, zásadní změny podmínek v průběhu soutěže bez prodloužení termínu pro podání nabídek, byl podán podnět na přezkum postupu zadavatele na ÚOHS, bylo zahájeno správní řízení. Pan ministr Ťok ve vládě Sobotkově, tedy od prosince 2014 dosud, rozhodl tendr na projektového manažera zrušit. Tím je příprava projektu mýto opět v bodě nula. Navíc se asi nikdy nedozvíme, jak by správní řízení u ÚOHS dopadlo a zda by byla soutěž zrušena.

ÚOHS tuto soutěž zpochybnil a Ministerstvo dopravy je tím nyní ve velmi obtížné situaci vzhledem ke krátícímu se termínu ukončení smlouvy na provozování mýtného systému v České republice. Ministerstvo dopravy navrhuje rozdělení zajištění systému mýtného po roce 2016 ve dvou krocích.

Vše, co jsem uvedl, má jediný cíl na faktech ukázat, jak jednotlivé vlády České republiky promarnily celou dobu platnosti desetileté smlouvy na služby provozovatele mýtného systému, a tak se dá říci, že rezignovaly na další existenci a rozvoj mýtného systému po roce 2017.

A ta jediná otázka, na kterou musíme velmi rychle najít společnou odpověď, a tady bych souhlasil s tím, že pokud exekutivní řešení je velmi obtížné, neli nemožné, tak musíme společně hledat i řešení legislativní, a to té otázky bude vůbec a jak bude po roce 2017 vybíráno mýto v České republice? Jsem přesvědčen o tom, že není mnoho důležitějších úkolů, chcemeli, aby Česká republika pokračovala v tom mýtném systému, ať už je jakýmkoliv způsobem, samozřejmě legálním, legitimním a transparentním, nastaven. Já se omlouvám, že můj projev byl poněkud delší, než jste zvyklí, nicméně byl podstatně kratší než některé jiné projevy. Přeji všem dobrý den. Děkuji, pane poslanče. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Dámy a pánové, tak si tady dvě hodiny povídáme. Mě by zajímal nějaký výstup z tohoto, protože předpokládáme, je škoda, docela bych přivítal, kdyby vystoupil pan kolega Faltýnek nebo pan kolega Sklenák a řekli jasně, jestli tedy pustí do diskuse tento bod, nebo ne.